Proto si myslím, že bychom se měli všichni, a zejména ministerstvo, snažit o opravdu minimalistickou novelu, která nebude mít ambice měnit to, co funguje, zasahovat do toho, co se osvědčilo za těch více než sedm let, ale bude mít tendenci opravdu jenom tu skulinu, tu jednu záležitost vyřešit, napravit, a všichni by byli spokojeni.

Skutečná možnost volby pro rodiče menších dětí v České republice v mnoha regionech a pro mnohé existuje stále ještě více na papíře a v nějaké teoretické rovině než v té praktické. Není to tak hrozné, jako to bylo před mnoha lety, to se určitě shodnu se všemi, kteří se tomu věnují a zabývají se touhle problematikou, ale pořád tady ještě máme hodně co napravovat.

Povedlo se alespoň částečně a zároveň to řešilo nedostatečnou nabídku jeselských zařízení.

A já jsem zastánce toho druhého přístupu.

Já tedy chci dosáhnout cíle, který si myslím, že máme všichni, a to je právě dostupnost kvalitní péče o děti ve všech regionech tak, aby si rodiče skutečně mohli vybrat, aby to byla možnost jejich volby. A já absolutně nechci brát rodičům možnost volby nechat i pětileté, čtyřleté dítě v dětské skupině, protože k tomu mohou mít mnoho důvodů, ať už je to to, že mají i mladší dítě ve skupině, a logisticky, organizačně zvládnout jedno dítě dávat do jedné služby a jedno do druhé, jedno do dětské skupiny, nebo druhé do školky, je pro ně komplikací.

Pokud jsou tyto pozměňovací návrhy těmi, které mohou ten návrh dostat do rovnováhy, do toho, že bude zaručeno jak financování, kvalita, tak ale také právě šíře dostupnosti, flexibilita, možnost zachovat dětskou skupina tak, jak ji dnes známe, tak jak ji známe jako kvalitní službu, pak teprve bude moci mít tento návrh naši podporu jako celek.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jenom pro historickou pravdu musím reagovat na slova paní Adamové Pekarové, protože zde v České republice, tehdejším Československu, péče o nejmenší děti a předškolní věk byla velmi a velmi vysoce vyvinuta a byla v takovém rozsahu, který my bychom možná dneska ani nechtěli, protože existovaly týdenní jesle a tak dále.

Paní ministryně určitě řekne, že nelikvidujeme dětské skupiny, jenom je potřebujeme trošičku pozměnit, jenom tam chceme nastavit jiné podmínky.